třetí čtení

Má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený návrh je stručný a jednoduchý a opakovaně jsem ho zde představoval. Jeho cílem je daňově zvýhodnit soukromé dárcovství, tedy darování ze strany firem a jednotlivých donátorů, kteří přispívají na veřejně prospěšnou činnost.

Návrh jsme podávali v reakci na první vlnu pandemie covidu, která významně postihla organizace pracující v sociálních službách, jak ty pobytové, tak i ty mobilní.

Ze zákona, který iniciovala převážně sociální sféra, se tak stala a stává novela, která může významně pomoci třeba malým sportovním klubům na venkově nebo malým amatérským divadlům.